Zdravím, kolegové, kolegyně, vážená vládo, pane předsedo parlamentu.

Ano, děkuji. Všichni víme, o čem hlasujeme. Stanovisko ministerstva? Stanovisko výboru?

Budu se tedy dotazovat pouze paní ministryně na stanovisko ministerstva. Ptám se, kdo je pro.

Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování 456 přihlášeno 173, pro 75, proti 89. Nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Nebyl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro.

Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti?

Nebyl přijat. Stanovisko? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Stanovisko? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Nebyl přijat. Stanovisko?

Nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Nebyl přijat.